Děkuji za dodržení času. Prosím. Nechci to zdržovat, ale moc děkuju, že jste, pane ministře, odpověděl.

A další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Peštová. Já bych taky na pana ministra, prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkujeme. Vracíme se do obecné rozpravy. Vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, pane předsedající.

A co se stalo včera na výboru pro sociální politiku? Pětikoalice pro to ruku prostě nezvedla.

My jsme ho zvládli velice dobře, vy nezvládáte to, co se tady děje, dáváte jednu pecku za druhou těm lidem tady. Takže já říkám znovu, mám temný den, neschválili jste to, bude se o tom hlasovat ještě jednou. Včera vám paní Žitníková, všem poslancům, poslala prosbu Odborového svazu zdravotnictví, abyste si to všichni poslanci přečetli a tento návrh podpořili.

Dnes je druhý, protože zde projednáváme snížení o 14 miliard pro zdravotnictví.

Doplatí na to nejen zaměstnanci, doplatí na to všichni, i když říkáte, že se to nikoho nedotkne, samozřejmě že se to dotkne.

Budu citovat: